Na referendu vyhlášeném na základě ústavního zákona ve smyslu čl. 10a ústavy, to je za účelem vyjádření souhlasu s ratifikací mezinárodní smlouvy, kterou se přenesou některé pravomoci orgánů České republiky na mezinárodní organizaci nebo instituci, se právní úprava obsažená v tomto předloženém návrhu ústavního zákona o celostátním referendu nepoužije a bude se postupovat podle zvláštního ústavního zákona podle čl. 10a ústavy. Postup podle zvláštního ústavního zákona je v tomto speciálním případě zvolen proto, neboť podle čl. 10a ústavy se rozhoduje o přenosu některých konkrétních pravomocí orgánů České republiky na mezinárodní organizaci nebo instituci a je na posouzení a rozhodnutí ústavodárce, zda k ratifikaci konkrétní mezinárodní smlouvy, kterou se přenáší některé pravomoci orgánů České republiky na mezinárodní organizaci nebo instituci, bude třeba souhlasu parlamentu, nebo zda bude přijat ústavní zákon, který stanoví, že k ratifikaci bude třeba souhlasu daného v referendu. K vyhlášení referenda podle čl. 10a ústavy by mohlo být přistoupeno například při přenosu dalších pravomocí orgánů České republiky na Evropskou unii. Právní úprava obsažená v tomto návrhu ústavního zákona se nepoužije ani na referendu ve věci výpovědi mezinárodní smlouvy podle čl. 10a ústavy.

No, ale my už jsme si u něj zvykli, u premiéra Fialy, jenom prázdná fotografie a žádný přínos pro občany, skutek utek. Takže francouzská ústava na celostátní úrovni rozlišuje takzvané ústavní a legislativní referendum.

Tato iniciativa má formu návrhu zákona a nesmí derogovat ustanovení právního předpisu v době jednoho roku od jeho vyhlášení. Bylli návrh schválen, zákon je přijat.

Přesně tady si bereme příklad právě z toho francouzského modelu.

Ústavní rada přezkoumává ve lhůtě jednoho měsíce od předložení návrhu zákona veškeré výše uvedené podmínky. O těchto otázkách Ústavní rada rozhoduje odůvodněným rozhodnutím.

Začátek období sběru podpisů voličů takže vidíte, jaká je to přesně ta metoda sběru podpisů je stanoveno do měsíce od zveřejnění rozhodnutí Ústavní rady o splnění podmínek referenda.

Mimochodem, my to řešíme i na petičním výboru, v kterém jsem, že vlastně by bylo dobré ještě více zjednodušit možnost podávání, elektronického podávání petice, protože dneska samozřejmě v podstatě všichni lidé mají internet, nebo téměř všichni, a velmi by to ulehčilo.

To má logiku, samozřejmě.